Pokračujeme tedy hlasováním o pozměňovacích návrzích pana předsedy Votavy a Šincla.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 78. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Proto navrhuji hlasovat o zákonu jako celku. Pro pořádek se ptám, zda byly prohlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nikdo nevznáší námitku. Mohu konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.